Nacházíme se stále ve fázi stanovení pořadu 18. schůze. Já zatím neeviduji žádného dalšího přihlášeného, který by před hlasováním o návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny chtěl ještě vystoupit, čili nezbývá nám než přistoupit k tomu, že budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Ano, pan ministr financí Stanjura bude hlasovat s náhradní kartou číslo 27.

Protože vidím, že se počet přihlášených pomalu ustálil, tak ještě znovu opakuji pro ty, kteří doběhli na poslední chvíli, že v tuto chvíli je před námi hlasování. Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pořad schůze nebyl schválen. A já tedy 18. schůzi končím.